A já jsem chtěl slyšet odhad Ministerstva zemědělství či pana ministra samotného.

Nicméně pokud zavedeme limit do celkového součtu, tak logicky, abychom splnili celkové zadání, musí vzrůst složka povinného přimíchávání. A mě by zajímalo, jaký je odhad. A to je ten benefit pro všechny dodavatele. Ale to je ten benefit pro dodavatele. A vrátím se k tomu, co tady říkal pan poslanec Volný.

Ne že to po nás vyžaduje! A to je opravdu úplně jiný princip. Tak to argumentujte jinak, třeba tím, že to je atraktivní pro dopravce, protože mají nižší náklady na pohonné hmoty. Za nás chci říct, za občanské demokraty, my nepodporujeme ani jedno ani povinné přimíchávání, ani daňové úlevy.

Nyní zde jsou tři faktické poznámky: pan poslanec Volný, potom pan poslanec Bendl.

Pan poslanec Bendl a připraví se pan poslanec Borka. Já jsem přesvědčen o tom, že budoucnost ukáže, že bude potřeba tuto novelu zákona výrazným způsobem změnit, nebo lépe zrušit, protože se přijde na to, že to škodí po všech stránkách.

Ale chtěl jsem tady připomenout ještě jednu otázku, kterou jsme pokládali panu ministrovi zemědělství, a poprosil bych, zdali by aspoň ve druhém čtení na ni odpověděl: kde přijdou ty tisíce nových pracovních příležitostí? Když tady pan ministr zemědělství prosazoval tento návrh zákona, mluvil o tom, že to přinese tisíce, 16 tisíc pracovních příležitostí. Kde tedy vzniknou, když, a to znovu opakuji, víme, že více řepky už se do ČR nevejde a bude ji potřeba dovážet a že to nepřinese českému zemědělství opravdu nic.

Nyní pan poslanec Pavera. Děkuji, vážený pane předsedo.

Vím, že na zemědělském výboru i myslím, že tady v Poslanecké sněmovně pan ministr Jurečka říkal, že budou podporována i biopaliva druhé generace a třetí generace, pokud budou nějakým způsobem v budoucnu vůbec podporována, a mně trošičku vadí, že v důvodové zprávě bylo napsáno, že u nás vůbec tato biopaliva druhé generace nejsou.

Podle evropského práva jsou to biopaliva druhé generace. Podle českých norem bohužel nevyhovují. Takže věřím, že v souladu s evropskou normou se to dá nějakým způsobem do pořádku. Ale chtěl jsem zareagovat na svůj pozměňovací návrh a jenom vysvětlit některé věci, proč jsem ten pozměňovací návrh podal.

Pro provozovatele daňového skladu uvedeného v předchozí větě neplatí povinnost stanovená v § 43j odst. Jenom pro vysvětlení, co to je § 43j odst.